Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, tento návrh zákona společně s Vítkem Kaňkovským, který se omluvil, a ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí je reakcí na řešení situace lékařské posudkové služby a návrh dalšího postupu. Jsem přesvědčen, že materiál je zpracován velice podrobně, takže pokud jste ho četli, omezím se pouze na základní konstatování, abych nezdržoval. Souhlasné stanovisko citované panem místopředsedou je ze 14. října téhož roku. Je obecně známo, že nedostatek lékařů v lékařské posudkové službě a jejich věková struktura je velmi nepříznivá. Zájem o činnost v rámci lékařské posudkové služby je malý.

Počítá se, že by v České republice bylo tak asi 160 těchto pracovníků. Vzhledem k nedostatečnému naplnění počtu zaměstnanců v posudkové službě by nebyl asi žádný větší nárok na doplňování počtu. A doba, která by byla určena tomuto přechodnému období, by byla rozložena řádově asi na dva roky.

Může si přizvat k jednání poskytovatele zdravotní služby, tak aby to nebylo jenom na základně písemných záležitostí.

Samozřejmě tato doba marně uplynula.

Já vás prosím, abyste se nad tím zamysleli a propustili tento zákon do druhého čtení. Je to v podstatě technikálie, která by ale výrazným způsobem usnadnila činnost nejen lékařské posudkové služby, ale i dopad na posuzované. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Ale zpravodaje pro prvé čtení potřebujeme.

A výborně. Pan poslanec je tady. Prosím pana poslance Davida Kasala, který je zpravodajem, aby se teď ujal slova, než otevřu rozpravu. Prosím, máte slovo. Omlouvám se. Děkuji za slovo. Tento tisk předkladatel uvedl ohledně posudkové služby a nedostatku posudkových lékařů. Je velmi důležitý k tomu, aby mohla fungovat jak posudková služba, tak v návaznosti i zdravotní služba a sociální služby, takže jej podporuji a prosím o propuštění do druhého čtení. Otevírám rozpravu. Do rozpravy je s přednostním právem jako první přihlášena paní ministryně Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Ministerstvo se na přípravě spolupodílelo, protože lékařská posudková služba je dlouhodobě v krizi, a to proto, že v ní často jsou lékaři před odchodem do důchodu.

To je velmi dobrá zpráva, protože když jsem nastupovala na ministerstvo, tak jsem zdědila přes 11 tisíc nedodělků. Takže se nám daří i přes složitou situaci velmi dobře spravovat celou lékařskou posudkovou službu. Představil ho pan poslanec Běhounek. Nebudu to opakovat.

Velmi děkuji. Děkuji paní ministryni. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych zde řekla stanovisko hnutí SPD k této novele, jejímž účelem je reagovat na dlouhodobý nedostatek posudkových lékařů v resortu práce a sociálních věcí a zefektivnit činnost lékařské posudkové služby. Musím konstatovat, že nedostatek posudkových lékařů je problém dlouhodobý. Trápí nás řada neobsazených míst. Ale to se týká bohužel zdravotnictví u nás jako celku. Velký problém vidíme také ve zdlouhavých řízeních, kdy důvodem je vynakládání nedůvodné práce lékaři okresní správy sociálního zabezpečení na činnosti, které by mohli plnit odborní nelékařští zdravotničtí pracovníci. A právě nejvýznamnější navrhovanou úpravou v této novele je posílení lékařské posudkové služby právě o institut odborného nelékařského zdravotnického pracovníka, který se bude v rozsahu své odbornosti podílet na plnění úkolů v součinnosti s lékaři sociálního zabezpečení.